Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený návrh zákona obsahuje změny zejména ve třech oblastech zákona o silniční dopravě. Za prvé jde o úpravu licenčního řízení v linkové osobní autobusové dopravě, zejména o odstranění zastaralé úpravy úpravou novou, která lépe reaguje na jednotlivé druhy provozované dopravy a tam, kde je to možné, zjednodušuje řízení pro vydání licence. Za druhé jde o úpravy v oblasti provozování taxislužby. Zde návrh především rozšiřuje zmocnění obcí k vydání specifických požadavků na provozování taxislužby na svém území, které má umožnit adekvátní přizpůsobení na situaci toho kterého města. Zejména Praha a jiná města se v oblasti taxislužby potýkají s problémy, které nejsou relevantní pro jiné obce, ale které by měla být možnost řešit. Dále návrh umožňuje efektivnější správní trestání zásadních porušení zákonných povinností a černého provozování taxislužby. Za třetí návrh obsahuje soubor dílčích formálních úprav správního trestání v zákoně o silniční dopravě v návaznosti na přijetí nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, i zde si vás dovoluji požádat o podporu předloženého návrhu zákona o zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na 30 dnů. Děkuji. Děkuji panu ministrovi. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Pan ministr zde hlavní obsah změny tohoto zákona uvedl, nebudu se již k němu vracet, pouze doplním, že předkladatel, Ministerstvo dopravy, uvádí finanční dopad na veřejné rozpočty související se změnou právní úpravy označování zastávek linkové osobní dopravy nebo umístění místní či přechodové úpravy provozu na pozemních komunikacích. Za pozitivní lze považovat dopady do veřejných rozpočtů, kde lze očekávat v souvislosti se zavedením a rozšiřováním pravidel směřujících k lepší vymahatelnosti plnění povinností v taxislužbě a postihu tzv. černé taxislužby. Pozitivním dopadem na podnikatelské prostředí může být zpřísnění úpravy pro řidiče taxislužby a možnosti například i zadržení průkazu řidiče taxislužby včetně výběru kaucí. Mohlo by to zajistit zdravé tržní prostředí na trhu taxislužby, případně eliminaci subjektů, které principiálně porušují právní předpisy a porušují zajišťování rovných podmínek na trhu taxislužby, což je bohužel kritizováno ze strany poctivých dopravců.

Zefektivněním průběhu licenčního řízení a schvalování jízdního řádu lze očekávat drobné snížení administrativní náročnosti těchto řízení. Přínosem pro obce by mohlo být rozšíření možnosti regulace taxislužby na jejich území obecně závaznou vyhláškou, ovšem problém, který spatřuji, je pouze v tom, že není určena povinnost budování zastávek linkové osobní dopravy a jejich označení ze zákona. Novela odebírá tuto povinnost dopravci zřídit a udržovat zastávkový označník a přitom mu pouze nařizuje vyvěšovat jízdní řády na tomto označníku. Již v průběhu doby, kdy tento zákon byl předložen na Poslaneckou sněmovnu, objevuje se celá řada připomínek, ať už od smluvních taxi dopravců, tak i od Asociace koncesionářů v taxislužbě, které upozorňují na celou řadu problematických pasáží tohoto zákona. Vzhledem k tomu, že zde nechci citovat všechny tyto připomínky a myslím si, že tyto otázky patří na projednání garančního výboru, budu s nimi seznamovat členy garančního výboru a případně na základě těchto připomínek se pokusíme upravit zákon tak, aby dle tvrzení Asociace koncesionářů v taxislužbě nebyl takovým zákonem, který nic zásadního nepřináší a stejně jako předchozí řada novel pouze navyšuje povinnost a finanční náklady dopravcům a řidičům taxislužby, přitom je to ještě provázeno zpřísňujícími postihy za jejich nedodržení, a neadekvátně navyšující pravomoc obcím. Myslím, že to jsou otázky, které v podrobnosti zazní určitě na projednávání ve výboru, a myslím si, že mohou být i otázkou podávání případných pozměňovacích návrhů k tomuto zákonu. Tolik tedy moje zpráva zpravodaje. Děkuji. A než přistoupíme k obecné rozpravě, paní poslankyně Miroslava Němcová se omlouvá dnes od 16 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů a pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura se omlouvá dnes do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Při přípravě na zítřejší bod mezinárodní smlouva CETA Evropská unie Kanada jsem narazil na zajímavou věc, která se týká i tady tohoto zákona.

Děkuji. Pan poslanec Adamec. Prosím, pane poslanče. Děkuji, vážený pane předsedající.

Dneska jsme měli mimořádné sezení hospodářského výboru, kde jsme se museli poprat se zkrácením lhůty na 20 dnů, a byla tam diskuze, jestli povolíme ministerstvu, tomu dotyčnému ministerstvu, jeden den navíc, nebo ne na to, aby mohlo zhodnotit pozměňující návrhy. Myslím, že skutečně tady si trošku zahráváme s budoucí kvalitou těchto legislativních návrhů. Já se domnívám, že to je takový vžitý omyl, že čím více zákonů tady schválíme, čím rychleji, že to znamená, že ta Sněmovna je výkonná, že poslanci pracují dobře, efektivně a správně. Já si myslím, že tak to není. Zákony by se měly dělat pomalu, s chladnou hlavou, rozebrat je ze všech pohledů. Já vás tedy, kolegové, žádám, opravdu nehlasujte pro zkrácení lhůty pro projednání. Děkuji vám za pozornost. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikdo takový není. Končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečné slovo pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání, nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo jiný garanční výbor? . Tak a o slovo se ještě hlásí pan ministr.